25. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD Šlo o volbu tajnou, čili forma volby je rozhodnuta usnesením Poslanecké sněmovny č. 73. Potom jsme bod přerušili. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Provedu vás, kolegyně a kolegové, co nejstručněji sérií mých vystoupení k jednotlivým volebním bodům, které jinak, jak už jste zvyklí, jsou v tuto chvíli připraveny ve Státních aktech k provedení tajné volby. V tuto chvíli tedy první bod, návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise k OKD. Jak už řekl pan předsedající, první kolo proběhlo 19. prosince.

Za malou chvíli nás tedy čeká provedení druhého kola té první volby u tohoto bodu.

Nyní u tohoto bodu prosím, pane předsedající, o přerušení projednávání bodu a zahájení dalšího volebního bodu. Přerušuji bod číslo 25.